Ona hovoří o tom, že by se neměli očkovat ti, kteří to aktuálně prodělali.

A jak my se v tom máme vyznat? Prostě my už odmítáme přebírat zodpovědnost jako politici za vládu. Vláda vyhlašuje nouzová opatření. My můžeme maximálně, pokud vláda začne porušovat osobnostní, lidská a další práva občanů na základě nouzového stavu a my shledáme, že to porušení je přespříliš, ho zastavit.

Zkuste to používat i v rámci vysvětlování těchto věcí.

Prostě tady chybí informovanost.

Velice bych si to přál. Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Černochová, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Bohužel není přítomen Dominik Feri, ke kterému jsem chtěla hovořit, a chtěla jsem hovořit k panu ministrovi. Chtěla jsem říct, že já tedy na rozdíl od pana kolegy Feriho, kterého si jinak vážím a který odvedl obrovský kus práce na sociálních sítích tím, že prostě spoustu věcí dělal za vládu, tak ohledně půlnoční bohoslužby s ním souhlasit nemohu. A přiznám se, že jsem to byla i já, která se obracela na ministry, na premiéra, aby dali výjimku, aby dali výjimku na půlnoční bohoslužbu. A odmítám tady srovnávat Vánoce jako křesťanské svátky s oslavou Nového roku, byť samozřejmě i já bych si přála, kdyby za jiné situace bylo možné si na silvestra někde připít.

Chtěla bych pana ministra Blatného poprosit o jednu věc.

Konkrétní případ jsem vám popsala v interpelaci.

Dítě přišlo do školy se štítem.

Mně to přijde absurdní, pane ministře.

Chtěla jsem poprosit, jestli by bylo možné, abyste tedy tyto věci nějakým způsobem si s hygienickou stanicí vyjasnil tak, aby poskytovali ty informace stejné a pak vlastně ti ředitelé, učitelé nemuseli čelit nějakým i útokům od rodičů, že v jednom případě to povolí, v jiném případě to nepovolí. V neposlední řadě mám na vás ještě jednu prosbu. Obrátila jsem se na pana premiéra a paní ministryni financí, se kterou jsem to diskutovala, ohledně kluzišť. Jak víme, ta doba, než se vrátí Česká republika k normálu, asi nebude úplně krátká, byť bychom si to všichni přáli. A obecně sportování pro děti je téma, které považujeme všichni za důležité. Aspoň tedy v těch zimních měsících, když už jsme nemohli konat vánoční trhy, nemohli jsme konat jiné aktivity pro děti, tak řada z nás starostů otevřela venkovní kluziště, která tím posledním nařízením vlády se dostala, bohužel tedy ne do té výjimky na sport, ale dostala se do počtu šesti.